Fakticky pan poslanec Komárek. Dámy a pánové, pane předsedo, já bych si dovolil vaším prostřednictvím opravit pana předsedu Kalouska. Pan Stropnický nám dnes odpoledne vysvětlil, jakým způsobem to bylo zkresleno, podal nám všechna možná vysvětlení k tomu. Ale samozřejmě pan Kalousek a další mají právo kvůli tomu zdržovat Sněmovnu od přijetí důležitých zákonů, jako je třeba zákon o rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu. Teď tady mám několik faktických poznámek. Děkuji panu kolegovi Kalouskovi prostřednictvím předsedajícího.

To je můj názor. Jeden z mála názorů, který mám. Nyní pan poslanec Novotný.

To prohlášení bylo učiněno přesně tak, jak bylo v médiích interpretováno, a i proto mně ta situace přijde závažná a i proto sdílím názor pana kolegy Kalouska, že to je bod naprosto zásadní, který je potřeba uvést na pravou míru.

Pan poslanec Stanjura s faktickou, potom pan poslanec Blažek s faktickou a potom ještě další dvě.